To znamená, ne že by oni si mohli jenom tak rozhodnout. Ten náš zákon je hodně dobře provázaný a rozumná vláda bude chtít, abychom tuto záležitost jednoznačně tady projednali. My, ať zvolíme tu cestu a teď se zdá pravděpodobnější ta cesta, že necháme tu zodpovědnost hejtmanům tak my zcela jednoznačně se tady sejdeme. A já prosím, abychom nepřestali v tom jednání, které dneska začalo. Vidím ho velice pozitivně.

A já mám velikou prosbu, abychom v tom jednání nepřestali.

Bylo to na začátku. Nevěděli jsme přesně, co se stane. Ale když se stala třeba jakákoli vážná havárie, ekologická, nebo když potom přišly povodně, tak jsem prostě věděl, že za to zodpovídám i když na kraji je celý orgán, který se jmenuje hejtman, a máte kolem sebe spoustu lidí, rozhoduje hejtman sám.

Pokud se nic nezměnilo, je tam spodní sazba pro hejtmana tři roky nepodmíněně. Beru to. Má velké pravomoce. Ale není to trošku přece jenom přehnané? Neměli bychom právě v této věci uvažovat o určité úpravě směrem do budoucna?

Takže můžu říct, že jsem poslouchal úplně všechny, kteří tady dneska mluvili.

Dávám to s tím, že vůbec není jisté, že to bude mít nějaký smysl. Když to nepovede k jednání, tak ani nemá smysl, abych k tomu přidával svůj hlas, protože si moc přeji, aby byla široká dohoda.

Prosím vás, zkuste se na to podívat očima hejtmanů.

Jedna cesta je jít na tu spodní úroveň, která se teď jeví jako mnohem pravděpodobnější, ale vrátí se nám zase zpátky nahoru, protože tam prostě ty možnosti nejsou, je to vyzkoušené a vážné věci neskončily nikdy jinak než nouzovým stavem. A ta druhá věc je případně možnost, kdybychom byli schopni dohodnout se rychle. Ale znovu se vracím k tomu, prosím vás: děkuji za dnešní dvě hodiny, ve kterých jsem tady jenom chodil sem a tam a někde se jednalo. Děkuju vám za to, že jste mě vyslechli. Jistě pochopíte, že budu hlasovat spolu se svým klubem, ať se rozhodne jakkoliv, a předpokládám, že to spíš bude ta druhá varianta. Ale prosím vás, berte to, že se tady v té věci sejdeme, že to bude i o nás, že to bude o vládě. A budu moc rád, když jednání povedou nejen v této věci, ale i ve věcech dalších k tomu, abychom měli k sobě blíž. Věřte mi, že to neříkám ze žádných volebních důvodů.

A proto tohle říkám i s větší svobodou než mnozí z vás, kteří tady budete kandidovat.

Děkuji vám za pozornost.

Já ho nesdílím. Nejde o zákon, to za prvé. A za druhé riskuji jediné, že někdo namítne postup předsedajícího.

Kdo je proti? Děkuji vám.